Tady často zaznívá, co vše by se stalo, kdyby nebyl schválen.

A ta druhá otázka...

A ta druhá otázka je tedy stručná, pane ministře.

Děkuji za pozornost a za odpovězení. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

A nebudu vám říkat jejich obsah, můžete si je dohledat na našich webových stránkách, a právě proto tady hovořím i z této pozice.

Rada vlády pro lidská práva.

Například Ministerstvo zdravotnictví. Tenkrát velmi rychle zareagoval tehdejší ministr zdravotnictví Vojtěch Adam, šlo o přítomnost otců při porodu. Pak to bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde jsme upozorňovali kromě jiného, když budu konkrétní, na to, že i v sociálně vyloučených lokalitách je třeba, aby pokračovala sociální práce u ohrožených dětí i v době pandemie.

Máme tady i věznice.